Zatím mi bohužel z jeho veřejných vyjádření úplně není jasné, jak by se zachoval, spíše ho nyní vidím jako právě toho emisara a zástupce hnutí ANO, což si myslím, že je špatně.

To je můj zásadní dotaz.

Mě by zajímalo, jaké všechny ústavní prostředky chtějí tedy Piráti potom použít k tomu, aby zabránili vzniku menšinové vlády bez důvěry. Druhá faktická poznámka.

To byla poslední faktická poznámka. Nyní se přesuneme do oblasti vystoupení s přednostním právem. První pan předseda Filip, po něm pan předseda Babiš.

On je velmi aktivní člověk a tady přijal roli zcela pasivního poslance, který tady bude sice něco říkat, ale nechá, jak řekl pan vicepremiér Bělobrádek, ten odbrzděný vůz nabourat do lidí. Prosím vás, my jsme parlamentní demokracie a prezident republiky si opravdu nemůže dělat, co chce! Já nevidím nic špatného na tom, že zástupce vítěze voleb bude dělat předsedu Poslanecké sněmovny.

Takže on tu opoziční smlouvu opravdu nemůže zapomenout. Proto to tady připomínal.

A vůbec to nevnímám tak, že by se tady nenašlo za určitých okolností 120 hlasů na ústavní usnesení o rozpuštění Poslanecké sněmovny, kde prezidentu republiky nic jiného nezbývá. Nechápu, koho chce ovlivnit, jestli těch 123 nových, kteří tady sedí a ještě ho neznají, pokud si tedy nečetli některé jeho vystoupení předtím v médiích. Mě neosloví, protože vím, že by tady zorganizoval první poslední.

Jeho zbožné přání je sice zajímavé, ale podle mého soudu se vůbec netýká toho, o čem tady rozhodujeme.

To byla ta lhůta, kdy se nedalo nic jiného dělat, až jsme v srpnu po třech měsících po volbách přišli na to, že je možné se nějakým způsobem shodnout na tom, co se bude dít. Ano, samozřejmě vznikla nová vláda a ta taky vládla bez důvěry.

Tak nevím, co tady předvádíme.

Druhý moment je ten o čem to tady vykládá pan kolega Kalousek?

Nevím, jestli jinému předsedovi něco takového říkal.

A co když použije ty tři pokusy k tomu, aby tady vůbec nedošlo k žádné důvěře, ale aby byly vyvolány na jaře příštího roku nové volby? Vy víte, co si myslí?